Proč trváme na rovnosti mužů a žen?

Podpora rodiny je to, aby ženy mohly zůstat co nejdéle se svými dětmi a věnovat jim svou péči a lásku a nebyly nuceny nastoupit o nejdříve do zaměstnání.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky.

Máme tři čtvrtě hodiny do 19. hodiny. Tento bod sice určitě nezmění chod České republiky, ale vyvolal debatu, která není asi úplně překvapivá. Zažil jsem to, když jsme tu diskutovali o zákonu o registrovaném partnerství, a potvrzuji jedno že každý jsme nějak formovaní a ne vždycky je to dáno konfesí, tedy vírou, nebo stranictvím, což koneckonců potvrzuje, že civilizační vývoj od středověku do 21. století nešel vždycky rovně, nešel vždycky napřímo, ale někdy klikatou cestou a chvíli to trvá, než některé věci prostě projdou vědomím nejen jednotlivců, ale celé společnosti. Ale jde to. Koneckonců tak katolická země jako Španělsko má právě tento navrhovaný model. To je první poznámka. A upřímně řečeno, heterosexuální tatínek či maminka, která chlastá, která je na to dítě agresivní, je mnohem horší rodič než ten, který si vezme homosexuálního partnera biologického rodiče. Já si to myslím.

Poslední poznámka. Má smysl projednat ten zákon, proto si nemyslím, že ho musíme teď zamítnout, byť rozhodne většina. Pochopitelně.

Ale já si myslím, že i to je legitimní krok, a myslím si, že to má cenu prodiskutovat ve druhém čtení, a proto prosím, podpořte to, abychom mohli dále jednat. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stupčuka.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

V tomto případě tím kritériem pro posuzování je to pohlaví. Já tvrdím, že za současné legislativní situace a našeho právního řádu neexistuje žádná diskriminace a bariéra. Proto ten zákon je zbytečný v tuto chvíli. Rozumím důvodům předkladatele, když ho navrhovali za situace, kdy ta věc nebyla judikována Ústavním soudem.

Prosím, abychom tady nehledali řešení toho problému. A paní profesorka Válková to tady říkala.

Děkuji za dodržení časového limitu. Eviduji další čtyři faktické poznámky pana poslance Šrámka, připraví se pan poslanec Černoch, poté paní poslankyně Hnyková. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si myslím, že tento návrh je o tom, aby se děti měly lépe. Není to návrh, který by měl řešit nějaké nové mechanismy. Já sám jsem zastáncem tradiční rodiny.

Myslím si, že to není normální. Ale tady ten návrh je pro dobro dětí. A myslím si, že by si rozhodně zasloužil, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení a tam se o něm diskutovalo. Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Když tady mluvila o komisi, tak já do té komise chodím docela dost pravidelně.